Nyní ještě pár poznámek, které tak úplně nezazněly. Je naprosto nezbytné, aby Ministerstvo práce, jak říká, skutečně připravilo systémovou valorizaci. Skutečně je nutné nastavit automatický valorizační mechanismus, který bude fungovat. Nepovažujeme to navázání na konkrétní ukazatele za šťastné, ale principiálně jsme naprosto pro. V zákoně by neměly být pevné částky.

Řešíme to neustále na výboru pro sociální politiku, nicméně je to další věc, která zásadním způsobem ztěžuje život lidem s postižením. A konečně poslední věc, kterou chci zdůraznit nejvíce, že nám stále chybí skutečně komplexní, regionálně dostupná síť služeb, síť sociálních a sociálnězdravotních služeb. A to je něco, čím chci závěrem vám všem připomenout, že takovouhle síť služeb může ke konci života potřebovat skutečně každý z nás. My jsme si tím jako rodina prošli.

Zase je to něco, co patrně většina z vás ví, ale je to tak obtížná situace u těch rodin, které dnes ani neseženou službu, která by jim pomohla, že v tomto kontextu chci připomenout, že zvyšujemeli příspěvek na péči, pomáháme všem těmto skupinám, ale současně nesmíme rezignovat na rozvoj sítě služeb. Takže poslední poznámka. My můžeme takto snadno ve Sněmovně udělat to rozhodnutí, že dáme co nejvyšší podporu lidem s nejrůznějším typem hendikepu, se speciálními potřebami, aby si mohli rozhodnout, jak využití svůj příspěvek na péči.

Pouze kontinuální prací a samozřejmě i velkou systémovou prací Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já věřím, že dnes projdou návrhy na zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti na 19 200 a že projde návrh pana Sklenáka na vyšší, výraznější zvýšení i ve třetím stupni závislosti a že následně bude zaveden trvalý valorizační mechanismus. Všichni bychom si to zasloužili. Já vám děkuji, paní poslankyně, a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám zde prezentoval postoj klubu KDUČSL k senátní novele zákona o sociálních službách, který jsme zde už diskutovali opakovaně a který řeší prioritně zvýšení příspěvku na péči v tom nejtěžším, tedy čtvrtém stupni příspěvku na péči.

Mluvil jsem o tom, že by zde vznikl rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm více než 8 000 korun.

Toto jsme předložili jak ve výboru pro sociální politiku, tak následně i zde ve druhém čtení. Diskuse ve výboru pro sociální politiku byla velmi složitá. My jsme diskutovali celou řadu kritérií, bavili jsme se právě i o tom, zda je rozumné navýšení příspěvku na péči pouze pro klienty v domácím prostředí, nicméně tato diskuse nebyla ještě ukončena. My vnímáme, že je potřeba do budoucna řešit i situaci klientů pobytových služeb, nicméně to navázání na dotační tituly pro sociální služby a vlastně propracování změny toho systému je poměrně složitým úkolem a není asi možné, pokud nechceme zdržovat navýšení příspěvku na péči, to stihnout v rámci této novely.

Tam byla právě ambice do té doby změnit dotační titul pro sociální služby. Bohužel chybou přípravy tohoto pozměňovacího návrhu se stalo, že ten pozměňovací návrh H10 by odložil účinnost navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni pro všechny poživatele, to znamená i pro ty v domácím prostředí. Je to chyba v předložení tohoto pozměňovacího návrhu a já zde chci ve třetím čtení požádat Sněmovnu, aby hlasovala o stažení tohoto pozměňovacího návrhu, tedy o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem H10, abychom nekomplikovali situaci, protože nikdo z nás, nebo věřím, že nikdo z nás by nechtěl, aby to, o čem tady tak dlouze diskutujeme, to znamená, abychom ulehčili situaci těm nejtěžším zdravotním postižením, tak aby zde byla odložena účinnost až od ledna 2021.

Jak už zde zaznělo dneska mnohokrát, Česká republika v dlouhodobém horizontu má dluh vůči osobám, které bojují s nejtěžšími zdravotními hendikepy. Už zde také zaznělo, že pokud bychom přistoupili pouze k navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, rozkolísáme systém, zahltíme mimo jiné i lékařskou posudkovou službu žádostmi o přezkum těch osob, které mají přiznaný příspěvek na péči ve třetím stupni, a i toto hledisko je potřeba zde mínit.